Mě zaujala jedna věc, že když jsem předkládal návrh já a dalších více jak 50 poslanců, tak že vláda mi k tomu dala negativní stanovisko a řekla, že to může porušovat základní právo na odměnu za práci.

Tak já děkuji, že vláda je natolik flexibilní, že tuto dobrou myšlenku podpořila a že si ji bere za svou, že se k ní hlásí. Samozřejmě v tom návrhu jsou drobné nedostatky, opomenutí oproti tomu původnímu návrhu, jako jsou ty už zmiňované dozorčí rady nebo to, že nadále je možné kumulovat funkce krajských radních a komunálních radních, takové případy také jsou známy, ale jsou to věci, které se podaří, doufám, doplnit během druhého čtení pozměňovacím návrhem. A já si i cením toho, že paní předkladatelka už přislíbila ochotu se podílet na přípravě takovýchto návrhů. Cením si toho, že tento návrh tady projednáváme a že ho předložila skupina poslanců ANO. My na něm budeme spolupracovat, stejně jako jsme spolupracovali teď například na mimořádné schůzi k platům politiků s SPD, my budeme spolupracovat se všemi politickými stranami, se kterými se překrývá náš program.

Takže pokračujme v tom, dámy a pánové! To byl pan poslanec Michálek. Máme tady čtyři přihlášky k faktickým poznámkám.

Pane předsedo, pane místopředsedo Sněmovny, prosím. Budu reagovat na vystoupení pana předsedy Michálka.

O tom se samozřejmě můžeme bavit a je to v pořádku.

To je vše, co jsem řekl, a na tom nadále trvám.

Takže dělal dvě funkce. A já myslím, že je zvládal docela dobře.

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych možná jenom požádala pana poslance Michálka, pana předsedu klubu Michálka, když slavíme sto let výročí založení Československa, aby se třeba podíval do těchto dějin, jak působili starostové a tehdejší poslanci, jestli mohli kumulovat funkce, jestli naopak to bylo žádoucí, nebo nebylo žádoucí. Protože to je historie, která by nás měla zajímat a na kterou jsme se i v našem právním řádu několikrát odkazovali. Víte, mně to vůbec z úst pirátů přijde strašně pokrytecké.

A víte, co mně na tom přijde úplně nejzábavnější?

Takže prosím, zameťte si před svým vlastním prahem! Nyní tedy faktické poznámky.

Dámy a pánové, já jsem chtěl také jenom velmi stručně reagovat na demagogii pana předsedy Michálka, protože si myslím, že to v této podobě nesmí takto v Poslanecké sněmovně zaznívat.

Je to jeho odpovědnost. Dovolím si reagovat ještě na pana předsedu Bartoše, který zmiňoval, že to, o čem se bavíme, má zároveň významný vliv na to, jaké prestiži a jakému respektu se politika těší.

A není to jedna záležitost. Platí, co tady zaznívalo jako obraz.

A v politice přece platí velmi něco podobného. Záleží na tom, jak ta práce ve výsledku vypadá, jak je schopen ji ten politik přesvědčivě sdělit veřejnosti, jak vystupuje. A v tomto směru samozřejmě volby rozhodují a dávají politikům, dávají nám jako politikům jasně buď důvěru, nebo nedůvěru. A je prostor na to, aby v současném právním řádu se prostě podle toho politici zachovali, a neztrácejme prosím zbytečně čas debatou, která ve výsledku nevede ke změně a k obratu i v tom, jak lidé věří, nebo nevěří politice. Děkuji i za dodržení času.

Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl předkladatelů zákona zeptat, co to znamená úvazek. Já jsem si vědom toho, že všichni politici, a teď je jedno, jestli na komunální, krajské nebo vrcholové úrovni, skládají slib, a my jsme ho všichni složili a zase je jedno, na jaké úrovni, o tom, že budeme konat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

A mě se to ani nedotýká jak poslance.

To je prostě naprosto neuvěřitelné! Možná byste mi mohli vysvětlit, a jim, co to znamená úvazek.

Já tomu prostě nerozumím. Já nerozumím, jak se dá smíchávat pojem úvazku s výkonem funkce!